Nakonec to rozhodla komunistická strana, která řekla tři neděle. Ministr vnitra vykládal, co všechno se nedá dělat mimo nouzový stav, abychom zjistili, že po těch třech nedělích jsme stále zpátky ve stejném příběhu a Ministerstvo zdravotnictví si nadále vydává zákazy jenom svým opatřením obecné povahy, a to zcela plošné zákazy. Dopadne to špatně. Zruší nám to soudy, zcela nepochybně. Prostě Ministerstvo zdravotnictví nemá ve stávajícím režimu právo vypínat celé sektory ekonomiky.

Já nevím, kdo to vymyslel.

Mně to prostě připadá absurdní. Přestaňte vydávat každý týden soupis zákazů, příkazů a omezení. Řekněte možná nějaká doporučení, co by bylo dobré. Řekněte mi, kdo si měří kolem sebe 1,5 nebo 2 metry, řekněte mi, jakým způsobem se tohle 300 osob, 500 osob. Každý týden je to jinak. Nikdo už pořádně neví, co platí. Ještě je to vydáváno celou řadou opatření obecné povahy. Vláda má něco, co platí. Možná že příští týden to bude platit jinak.

A neříká vůbec, ale vůbec, proč jsou opatření nadále držena, jaké jsou k nim důvody.

A neprojde vám to. A vy máte pocit, že to máte dělat opatřeními obecné povahy.

Vyzývám pana ministra, aby přestal dělat plošná opatření.

Děkuji za pozornost.

Pane ministře, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové.

Budeme platit za to, jestli jsme se rozhodli špatně, nebo dobře.